Stokrát jsem tu už zmiňoval fakt, že nám ve všech zemích raketově narůstá výskyt rakoviny, a není to jen vyšší délkou dožití, naopak. Výskyt rakoviny narůstá u stále mladších ročníků, objevuje se u dětí, kde kdysi před lety ještě byla rakovina prakticky neznámá a naprostý exces. Čím to je? Ano, máme stále horší životní prostředí, jen před tím politici zavírají oči. Jsme obklopeni například miliony tun plastů, které se rozkládají na mikročástice, a ty zamořily vzduch i vodu, ale také všechny živé organismy a kolují i v nás. Máme plasty otrávené řeky i moře po celé planetě. Řeší to někdo?

Dali jste bruselanům funkce a oni ve svatém nadšení, že jsou pány Evropy, vymýšlí tisíce lejster, přičemž jedno je zbytečnější než druhé. A co je horší, likvidují ekonomiku, likvidují svobodný názor, čímž likvidují firmy, občany i evropské státy. Popravdě, když porovnáme byrokracii, směrnice a předpisy starého Rakouska, tak je to z dnešního pohledu ostrov svobody, který se navíc vyvíjel postupně přesně opačným směrem než Brusel. Směřoval postupně k decentralizaci, k větší svobodě a suverenitě národních států a k větším lidským a občanským svobodám.

Říkám, že chcete víc centralizace, méně národní suverenity, méně osobních, lidských i národních svobod. Odmítáte demokracii, nelíbí se vám svoboda slova, nelíbí se vám možnost, aby lidé sami sobě vládli, odmítáte kontrolu občanů sami nad sebou, odmítáte vy všichni, jak tu jste, mimo SPD, skutečnou demokracii, což je pro vaše info systém, ve kterém vládnou lidé, nikoliv jakkoliv definované elity. Proto se tomu říká demokracie. Vy jako poslední v Evropě se zuby nehty bráníte zákonu o referendu, jen aby vás občané nemohli kontrolovat, jen aby tu nemohli vládnout lidé, kterým tato země skutečně patří.

V demokracii by právě dnes lidé už po náměstích sbírali podpisy pod petici za referendum a zítra by vám v referendu váš protiústavní zákon o okradení důchodců o slíbenou valorizaci v referendu zrušili a tuhletu vládu Petra Fialy by už odvolali. Ano, v demokracii byste vy politicky nepřežili, protože jedna věc je jednou za čtyři roky občanům nalhat a pak dělat pravý opak, co jste slíbili, a jiná věc je, když má občan moc a právo vaše sliby reálně vymáhat. Chtějí naši občané zákaz spalovacích motorů? Chtějí nějakou další normu z Bruselu, která zlikviduje český automobilový průmysl, zlikviduje pracovní místa a zdraží jim automobily a dopravu? Chtějí to skuteční majitelé a páni této země a republiky? Nechtějí, to víte sami, tak proč to prosazujete?

Řečnická cvičení před českými médii neobstojí.

V jedné chvíli mě napadl bonmot, že krávy a prasata v Evropě možná produkují víc CO2 než osobní auta. Tak proč je vy nezakážete taky?

Svorně a nenápadně den za dnem prosazujete totalitu a opět bohužel jedno, zda jde o vládu a vládní koalici minulou, či současnou. Během covidu obě vlády, jak ta předešlá Babišova, tak současná Fialova, přijímaly protizákonná a protiústavní opatření, která následně jako nezákonná, neústavní rušily sice soudy, ale odpovědnost za totalitní nezákonná rozhodnutí nenesl a nenese nikdo, a to vás navnadilo.

To je cesta do pekla.

Je to nesmírná škoda, protože přitom by stačil zdravý rozum a víc demokracie, nic víc.

Poklonkujete Bruselu a vůbec jsou vám ukradené už nějaké konzervativní hodnoty, to vy tady dávno nehájíte, to vidíme všichni.